Beru tu největší částku, což je necelých 19 miliard korun za obnovitelné zdroje energie.

Nevím to přesně, ale máme zde nového ministra zemědělství, tak věřím, že nám to vysvětlí.

SFDI to nakonec bude splácet, třeba jednou budete, pane ministře, ministrem dopravy, padne to na vás a budete ten, kdo bude muset splácet tyhlety úvěry. Já jsem principiálně proti, ale to už je věc jiná. Já jenom tvrdím, že toto není úspora, toto je hra na úsporu. Seberete, oni si to naberou na úvěru.

Ale prosím, řekněte to, nemůžete se tvářit tak, že budete investovat, takže budete kultivovat prostředí a současně budete šetřit, prostě obojí nejde.

A aby to bylo úplně důvěryhodné, tak by zde měli vystoupit jednotliví ministři, a my je rádi budeme konfrontovat s našimi stínovými ministry, a oni budou říkat, my si sebereme na dopravě tolik, na školství tolik, na kultuře tolik, případně, já nevím, na místním rozvoji tolik a tolik. My budeme argumentovat, jestli to dává smysl, nedává smysl, bude to nějaký přirozený střet, ale aspoň, pane ministře, budeme vidět, na čem jsme.

To pak tady fakt nemusíme vůbec být, protože daně jsem se pokusil nastínit, že jsou do značné míry s otazníkem.

Přeji vám hezké odpoledne, dámy a pánové. A pan poslanec Brázdil má své dvě minuty. Prosím. Taky pěkné odpoledne všem.